A jak už tady také zaznělo, že přichází v této novele i možnost přijmout prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství matrikářkou nejenom krajského úřadu, ale jakéhokoliv matričního úřadu, toto vzešlo, to tady musím sdělit, z připomínkového místa Sdružení místních samospráv, kde nám připadalo, že toto byla věc zbytná, protože neexistoval žádný legitimní důvod, proč by prohlášení osob vstupujících do partnerství nemohly přijímat všechny matriční úřady.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky.

Máte slovo, pane poslanče.